Stojí ještě za to připomenout, co z tohoto rozpočtu jde na investice a co nejde na investice, čili zejména na opravy.

Pokud se podíváme na výhled rozpočtu střednědobého výhledu, tak ten reaguje na trend nárůstu připravenosti zásadních staveb.

Je to přibližně půl na půl.

Koncesionář v tuto chvíli je vybrán, a pokud nenastane nic mimořádného, a já věřím, že ve Sněmovně projde ten návrh, tak můžeme na jaře začít stavět.

Děkuji.

Já děkuji za slovo. Hospodářský výbor materiál návrh rozpočtu projednal dne 18. listopadu.

Jinak mohu konstatovat, že navržená částka, ten navržený rozpočet pokrývá všechny požadavky resortu Ministerstva dopravy, všech dopravních módů, ať jsou to mandatorní výdaje na opravu, údržbu, správu sítě, výdaje na přípravu akcí, je to tzv. globální položka na přípravu všech akcí, stejně tak zajištění financování již rozestavěných akcí. A jsou tam pokryty i akce, které Ministerstvo dopravy předpokládá u jednotlivých investorů zahájit během roku 2021.

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání rozpočtu SFDI v hospodářském výboru. Děkuji za slovo. Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do kterého mám přihlášeného pana poslance Polanského. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, milá vládo, předstupuji před vás jako tradičně každoročně s návrhem doprovodného usnesení při schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. O struktuře fondu a jeho fungování jsme podrobně hovořili na výboru.

Toto rozhodnutí vyvolalo vlnu kritiky v odborné i široké veřejnosti. Hlavní argument, se kterým se ostatně ztotožňuji, je ten, že z dopravního hlediska pro potřeby průmyslu na Ostravsku splavnění Odry potřeba není. Není potřeba ani k dopravě surových materiálů a uhlí do regionu a není potřeba ani k dopravě hotových nadrozměrných výrobků ven do světa.

To vše jsou stavby, ve kterých lze najít ocelové součásti z Ostravy. Ale ani v té době, kdy Vítkovické železárny zaměstnávaly přes 40 tisíc lidí a měly i vlastní podnikovou leteckou flotilu, obešlo se celé průmyslové Ostravsko bez vodní cesty. Proč ji tedy potřebujeme dnes? Které firmy ji potřebují pro převážení jakého typu nadrozměrných nákladů? Anebo ji potřebujeme pro transport uhlí?

Pokud chceme ostravskému regionu pomoct, myslím si, že by bylo mnohem lepší těch 15 miliard korun využít v některém z dopravních módů, po kterém bude reálná poptávka, a nejen dnes, ale dlouhodobě. Už jsem tady o tom několikrát hovořil, průměrný nákladní vlak cestuje mezi Prahou a Ostravou zhruba 20 hodin. Tato skutečnost, si myslím, podvazuje ekonomický rozvoj regionu daleko více než chybějící vodní cesta, napojení na vodní cestu. Zamítavé reakce zastupitelstev Ostravy i Moravskoslezského kraje asi nejlépe vypovídají o tom, jak toto rozhodnutí je založeno na konsenzu. Z těchto důvodů si dovoluji